Obrat českého agrárního zahraničního obchodu trvale roste.

Děkuji za pozornost.

Budeme se muset tedy vypořádat s návrhem na změnu zpravodaje. Navržen je pan poslanec Ladislav Velebný jako zpravodaj pro tuto zprávu. Já to nechám odhlasovat. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje, aby poslanec Velebný byl zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Pane řídící, děkuji za slovo.

Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledku projednávání této zprávy na schůzi zemědělského výboru.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Já bych jenom krátce chtěl zareagovat na některé věci právě z té zprávy o stavu zemědělství, které třeba tady ani nezazněly.

Takže jenom abyste věděli, že tam jsou i takové zajímavé informace. Náklady třeba na propagaci značek, značených potravin, byly v tom roce velmi nízké oproti jiným letům.

Víte, že jsem zastáncem podpory spíše Regionální potraviny, maximálně Český výrobek. To si myslím, že je úplně dostačující. Česká republika je v mnoha zemědělských komoditách soběstačná.

Mluvím o roce 2014.

Takže asi s tím se počítá, že se nějakým způsobem podpoří tady tyto komodity.

Samozřejmě s tím souhlasíme, ale jak jsem avizoval už v minulosti, nemyslím si, že by to mělo být za ceny o mnoho desítek procent víc, než je průměrná cena v obchodech. Což mnohdy tak nebývá.

Oproti roku 2013 to bylo navýšení o 113 milionů korun. Na jeden projekt připadalo 1,23 pracovního místa a celkově náklady na jedno pracovní místo byly kolem 158 tisíc korun. Poslední věc, na kterou bych se chtěl pana ministra zeptat, a to jsou tabulky, ve kterých je uvedený vývoj cen zemědělské půdy a srovnání se zahraničním.